Já už se zapřísahám, kolegyně a kolegové, že jsem tady naposled s faktickou poznámkou, případně poté se vyjádřím ještě v nějakém závěrečném slovu. Já potřebuji ke své práci, respektive všichni, abychom čelili nelegální migraci, aby ti převaděči končili ve vězení, a to je to, že se změnila skutková podstata.

Zpřísnění trestů je i to, že jinak popisujeme skutkovou podstatu, a větší množina lidí je za tento trestný čin postižena tím, že mohou skončit ve výkonu trestu, a sazby, které umožňují v těch vyšších sazbách 2 až 8 let, 5 až 12 let, rozhodně nízké nejsou. A jenom bych chtěl říci, že jsou tři instrumenty to je negativní stanovisko, to je neutrální stanovisko a to je souhlas, a souhlas Ministerstvo vnitra nedalo. Děkuji. Děkuji. Jenom několik poznámek. Skutečně došlo k rozšíření skutkové podstaty trestného činu organizování převaděčství na převaděče, kteří organizují z České republiky tuto trestnou činnost i v zahraničí. To je určitě dobře.

Sněmovna můžeme o tom hlasovat jako suverén a ta možnost není protizákonná. To, že se to úplně nelíbí Ministerstvu spravedlnosti oni ti převaděči nebudou poslouchat naši sofistikovanou diskusi tady v Poslanecké sněmovně, ale jim jde o výstupy, ke kterým se tady prohlasujeme. Děkuji. Děkuji za slovo. Já pouze jednu reakci na pana ministra vnitra. Ale to je ten, pane ministře, který navrhujeme, tak ho, prosím, podpořte. A pan poslanec Lang. Děkuji za slovo.

Ministerstvo spravedlnosti tam mělo nějaké výtky, například, že tam dochází i k propadnutí majetku.

Přihlášen je pan poslanec Koten.

Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, vážený pane ministře, já bych se rád vyjádřil k hlasováním, která byla na výboru pro bezpečnost. Opozice celkem podala šest pozměňovacích návrhů tohoto zákona.

To je, myslím si, také krok dobrým směrem.

Takže to si myslím, že je v pořádku.

Dále jsem tam dal několik možností, co se týká sazeb za převaděčství. Tyto návrhy také nebyly podpořeny. A mně tedy zůstává utajeno, proč vlastně, když všem, včetně koalice a opozice, by mělo jít o to, aby byla v České republice zvýšena bezpečnost, a já nevidím důvod, proč bychom měli ustupovat převaděčům, kteří fungují jako organizovaná skupina, dokonce mezinárodní organizovaná skupina, protože to převaděčství se organizuje třeba přes tři státy Evropské unie. A zároveň mi taky uniká důvod, proč my je máme šetřit zrovna v České republice, když okolní státy včetně Maďarska, Slovenska a dalších států EU tu sazbu mají daleko vyšší než my. Tak proč my je tady máme šetřit?